Děkuji. Já předám slovo panu ministrovi pro doplňující odpověď.

Stávající role cen emisní povolenky s ohledem na vývoj ceny elektrické energie je významná, ale není určující. V tuto chvíli všechny ceny tlačí nahoru primárně zemní plyn. Ale samozřejmě ty emisní povolenky mají nepřímý vliv v podobě přechodu části uhelných zdrojů na plynové zdroje, ale tu hlavní roli hraje prohloubení závislosti na dovozu zemního plynu. V rámci Evropské unie na expertní úrovni existuje konsenzus, že aktuální výše ceny elektřiny, respektive její výkyvy, nejsou primárně způsobeny emisními povolenkami. Jsou na to různé názory v rámci různých členských zemí.

V tuto chvíli ale nepanuje v této otázce jednotný kvalifikovaný majoritní názor, ale určitě se o této věci bude dále jednat, a já pak si dovolím odpovědět ve druhé části panu poslanci Kotenovi, pokud on bude mít zájem, abych tu otázku dále rozpracoval. Děkuju panu ministrovi a nyní dávám slovo panu poslanci Zlínskému, který byl vylosován s pořadovým číslem 7, k interpelaci na pana ministra Válka, pana ministra zdravotnictví, ve věci epreskripce pro osobní potřebu lékařů. Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Vážené dámy a pánové, vážený pane ministře, vážený nepřítomný pane ministře Válku, obrátili se na mě zástupci lékařů zaměstnanců ohledně problémů, které nastaly u nich z důvodu nemožnosti předepisování léků v jejich volnu.

Lékaři důchodci, lékařky na mateřské dovolené, lékaři nevykonávající lékařské povolání nejsou zákonem ani vyhláškou preskripcí omezováni, mohou léky pro vlastní potřebu předepisovat. Dochází zde tedy k jednoznačné diskriminaci, kdy jsou lékaři vykonávající lékařské povolání nuceni buďto zákon obcházet, tedy preskripci zajistí jejich kolega, který je v práci, nebo se sami musí dostavit do nemocnice či na LSPP k ošetření, které je potom fakturováno zdravotním pojišťovnám.

Děkuji za načtení interpelace. Pan ministr zdravotnictví je omluven, tudíž vám odpoví v souladu s jednacím řádem písemně do 30 dnů. A já dávám slovo paní poslankyni Pošarové, která byla vylosována jako osmá k interpelaci na pana ministra Bartoše ve věci dotační politiky. Paní poslankyně, prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Já mám jednu otázku. Někdy v květnu, červnu obce dostaly vyrozumění, že byly přijaty nebo zamítnuty.

Děkuji. Děkuji za načtení interpelace.

Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Já jsem se chtěl zeptat pana ministra, jak to je vlastně celé myšlené, protože tady v tom materiálu se hned v úvodu píše, že v této zemi probíhá politický střet o to, zda bude energetická krize interpretována jako selhání státu, nebo jako důsledek ruské energetické války, kdy si klade za cíl rozklad české společnosti.

Děkuji pěkně. A já dávám slovo paní poslankyni Maříkové, která byla vylosována jako desátá, k interpelaci na pana ministra Síkelu ve věci Malé a střední firmy. Připraví se paní poslankyně Lesenská. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážený pane ministře, já budu velmi stručná.